Na druhou stranu prosím, kolegyně a kolegové, ruku na srdce.

Takže sečteno a podtrženo, já ten návrh v podobě, v jaké je, podporuji, prosím vás a budu prosit jak na hospodářském výboru, tak při třetím čtení o jeho podporu a naopak budu vystupovat pro zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Kudely. A snad ještě mohu využít tento prostor ze své pozice na hospodářském výboru. Avizuji, že máme schůzi hospodářského výboru svolanou na zítra, takže bychom i tento bod zítra do programu schůze přidali a projednali ho tak, aby byl připraven pro třetí čtení na té zářijové, 60. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Paní a pánové, já bych se chtěl ohradit proti pochybnostem, které tady předřečník sdělil, o kvalitě některých zákonů, které opouštějí tuto Sněmovnu. Kdyby to řekl někdo z opozice, která má méně hlasů než vládní koalice a nemůže tak úplně ovlivnit výsledek, který opouští tuto Poslaneckou sněmovnu, tak by se to ještě dalo pochopit. Ale pan kolega Kolovratník je součástí velmi silné vládní strany, a může to tudíž ovlivnit, a pokud tedy tuto Sněmovnu opustil podle jeho názoru některý ze slabších kusů, tak potom je to i jeho vina a rád bych, aby se k ní přiznal. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy.

Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, rozpravu končím.

Jako druhý návrh navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení a prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo. Děkuji.

Kdo dál v podrobné rozpravě? Jestli nikdo, tak v tom případě mohu podrobnou rozpravu ukončit, zeptat se, jestli je zájem o závěrečná vystoupení. Není tomu tak. Padl jediný procedurální návrh, který se ale hlasuje na začátku třetího čtení, ten si pan zpravodaj jistě poznamenal.